Prezentovaná stanoviska zástupců ministerstev na garančním výboru byla takovým jednostranným úhlem pohledu státní byrokracie v této věci. Teď k těm konkrétním námitkám. Vůči tomu širšímu návrhu je ze strany ministerstev předkládán argument dopadu na státní rozpočet až do výše dvou miliard korun. Tady musím uvést, a skutečně se znalostí věci, že ty dopady jsou zcela nadsazeny.

Opět se uvádí mechanicky propočtená částka, opět tedy se násobí jeden případ mezním limitem odškodnění.

Doporučuji tedy přijmout podobně jako garanční rozpočtový výbor pozměňovací návrh pod písmenem B, který je v intencích záměru předkladatelů zákona, a to i při vědomí toho, že samozřejmě nelze již odškodnit všechny případy. Tento návrh se ale snaží o důstojné vyrovnání vůči původním vlastníkům, kteří museli opustit své majetky, mnohdy i své živobytí a jejichž rodiny se musely s tím vyrovnávat s velkými problémy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zástupci navrhovatelů a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana ministra financí.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že požadavek na zmírnění majetkových křivd je oprávněný. Je mi velice líto, že byl projednáván tak dlouho a někteří z těch oprávněných se toho už nedožili. Na druhou stranu bych se rád ohradil proti tomu, že někteří členové rozpočtového výboru jednali byrokraticky a hájili zájmy státního rozpočtu. Je to státní rozpočet České republiky a ten pozměňovací návrh výrazně navyšuje mandatorní výdaje státního rozpočtu, možná až o dvě miliardy. O té částce můžeme spekulovat, protože jako většina poslaneckých návrhů tento návrh neobsahuje žádnou analýzu toho, jakým způsobem dopadnou tyto nároky do státního rozpočtu. Navíc tím, že se podstatně rozšiřuje okruh oprávněných osob, dojde k výkladovým rozporům a představuje také závažné riziko duplicity odškodnění a prolomení maximální hranice odškodnění stanovené nynějším zněním zákona. Z tohoto důvodu má Ministerstvo financí naprosto oprávněné námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu, který opět bude znamenat výdaje do státního rozpočtu, který už tak je přetížen výdaji, které potom vedou k tomu, že ty věci, které bychom měli dělat ve prospěch občanů České republiky, jako podporovat vzdělání, vědu, výzkum, inovace, stavby dopravní, které je možno v příštím roce už stavět, podporovat vysoké školy, tak na to prostě nebudou v tom rozpočtu peníze. Takže můžeme, a je správné, že vyhovíme prostě těm majetkovým křivdám, ale musí to mít určitý rozměr a rozsah a nemůže to ohrožovat státní rozpočet České republiky. Ministerstvo financí má závažný problém s tímto pozměňovacím návrhem. Děkuji panu ministru financí za jeho vyjádření. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jsme pro zmírnění majetkových křivd, ale nedáme na to žádné peníze. To je docela jako levná podpora. Trošku jsem to zhustil. Tak skoro nic, abych byl spravedlivý, skoro nic. Takže jsme skoro pro zmírnění majetkových křivd a skoro nám je líto, že se někteří nedožili, proto také skoro nic jim dáme.

Děkuji. Já bych chtěl, vážené kolegyně a kolegové, reagovat na vystoupení pana ministra.

Není tomu tak. Takže nic se nezvyšuje. Pouze tady je neustálá debata, kolik může být těch vnuků.

Ukázalo se při aplikaci tohoto návrhu, při aplikaci toho stávajícího zákona, že ty odhady, bohužel musím říci, byl jsem také při tom v roce 2009, že ty odhady ministerstev, kolik že bude žádat o odškodnění, se ukázaly být velmi lichými. To znamená, odmítám to, že by tento pozměňovací návrh, který jsme podali, anebo vůbec ten návrh, který jsme předložili, byl ohrožením státního rozpočtu. Není tomu tak. Další přihlášky do rozpravy nemám, mohu tedy rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova zástupce navrhovatelů nikoliv.

Není tomu tak.